Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Není tomu tak. Ještě budeme hlasovat návrh na zkrácení lhůt.

Budeme tedy hlasovat o zkrácení lhůt pro projednání ve výborech na 40 dní.

Kdo je proti? Hlasování číslo 73, bylo přihlášeno 139 poslanců, pro hlasovalo 114, proti nebyl nikdo.